Tak já říkám sám za sebe, já nenadávám tady této vládě, můžu ji kritizovat, protože jak správně říkáte, tak žádní oukropečci to nejsou a mohou nám tady odpovídat. Ale pokud teda vašimi slovy, a já to trošičku prostě z těch vašich slov cítím, mají strach se tady jako nám postavit a mají strach nám odpovídat na naše výtky a opravdu jako reagovat na tu naši kritiku, tak skutečně si myslím, že jsme neudělali nic lepšího, než jsme vyvolali hlasování o důvěře této vládě.

To zase si umím nějakým způsobem spočítat.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Jsem ráda, že tady vidím pana premiéra, protože zrovna tato otázka by mohla směřovat přímo na něj, protože on sám je politolog a jistě mně poradí a řekne mi svoji odpověď na moji otázku.

Co vy byste poradil svým studentům, jak by se opozice měla ještě víc chovat, aby dosáhla svých práv, která má zakotvena v ústavě? Já bych neradil opozici a nebudu radit opozici, ale určitě svoje studenty bych vedl k tomu, aby všichni respektovali pravidla parlamentní demokracie.

Taky bych studentům řekl, že jsou vládní strany, které se snaží respektovat práva opozice, proto například zařazují pravidelně opoziční okénka, snaží se prostě projednávat body v určitém pořadí, zatímco jsou vládní strany, které opozici úplně ignorují a opozice se není schopna třeba rok dostat k projednávání svých návrhů. To jsme tu taky zažili a nebyly to ty vládní strany, které jsou dnes ve vládě. Takže měřme všem spravedlivě. Dívejme se také na vlastní chyby a snažme se společně, pokud máte tu vůli pěstovat parlamentní politickou kulturu. Já jsem tady poslouchal, co tady říkal pan poslanec Juchelka.

Tak to se vám nemůžeme zavděčit nikdy.

Poprosím o faktickou poznámku nejdříve paní poslankyni. Děkuji za slovo. Pane premiére, to všechno my jsme zkusili. Všechno, co tady říkáte, opozice zkusila, to znamená, načítala svoje body, dala do systému svoje zákony, které vlastně taky byly poslaneckou iniciativou. Ty zákony mají číslo jednací, nebo ne jednací číslo, ale číslo v systému mnohem nižší, než vy tam dáváte svoje zákony, to znamená, že vaše zákony předřazujete zákonům opozice. To je fajn. Ale když se podíváte, kdy bylo naposledy opoziční okénko? Jednou? Dvakrát? Já už nevím. Opravdu to byl tak malý počet, že už si to ani nepamatuju.

To už tady taky jednou bylo řečeno. Proč si opozice nepožádá o mimořádnou schůzi, vždyť tam můžeme diskutovat? Ale kdo tam diskutuje? Diskutují tam jenom ti, co mají přednostní právo, protože vy neschválíte ten program. Takže kde máme diskutovat? Ale kde?

Moc děkuji. Vážený pane premiére, tady jde vidět, jakým způsobem je ten rozpor mezi tím, když jsme ve škole a učíme se, a potom přijdeme do té praxe, která je trošičku jiná. Já jsem například tady měl mimořádnou schůzi Sněmovny ohledně sociálních zákonů a sociálních témat. Nebyl schválen program. Měli jsme tady návrhy zákonů, které já mám ve Sněmovně už třeba desátý měsíc a na řadu prostě nepřijdou dle mého názoru do konce volebního období, jako je například navýšení rodičáku a tak dále, což jsou typicky zákony pro lidi. Za druhé je to slušnost. Slušnost je také jednou právě z těch demokratických hodnot.

Slušnost podruhé tím, že se komunikuje s opozicí, a to i tak, že prostě nemám za sebou deset ministrů, kteří si vezmou hodinové projevy, ale to, že se diskutuje a že můžeme na ně reagovat. Protože já v tuto chvíli tady nevidím paní ministryni Černochovou, pana ministra Jurečku. A já jsem nemohl u pana ministra Jurečky, i když jsem měl spoustu věcí a otázek, ho nějak jako doplnit a zeptat se na to, jakým způsobem to myslel.

Vy jste se ho na cokoliv mohli ptát, on vám odpovídal.

Prosím. Nestěžuji si, pane premiére.